Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dalšího do rozpravy tady máme přihlášeného pana Beznosku. Takže pane poslanče.

Hezké odpoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové.

Já bych se k tomu vyjádřil poměrně stručně. Připomenul bych některé základní skutečnosti. Jenom upozorním, a to je v dobrém, na ten rozpor mezi tím, jak se hlasovalo o harmonogramu sestavení rozpočtu, a potom v jeho čteném projevu zaznělo, že je potřeba rozpočet jako významný základní finanční dokument velmi pečlivě projednávat. Tam cítím určitý rozpor. Nicméně, a pan premiér Rusnok na to upozorňoval, pohybujeme se v určitém makroekonomickém rámci. Očekávají se poměrně pozitivní makroekonomické ukazatele. Očekává se stabilita na trhu práce.

Jsou provedena v Evropě stabilizační opatření, která zajišťují, že řekněme krize v jižním křídle Evropské unie se nemůže přenést k nám do centrální části.

Tomu rozumím. Dokonce si dokážu představit, že budou v příštím roce tyto příjmy naplněny. Sice je to tak z mého pohledu, jako kdyby sportovec z pěti gólových příležitostí využil všech pět, ale nevylučuji to.

Z tohoto pohledu si celkem logicky říkám, že tento signál je možná daleko nebezpečnější než ten, o kterém tady byla dlouhou dobu řeč, signál nebezpečí rozpočtového provizoria. Připomínám, že rozpočtové provizorium v řádu několika málo týdnů určitě nevystraší trhy, a pokud to bude opravdu jenom technologická lhůta, tak se nemáme čeho obávat.

Co navrhuji? To, co navrhl klub Občanské demokratické strany. Drobnou úpravu, a z mého pohledu to je opravdu drobná úprava, která nepřesahuje, nebo přesahuje velmi lehce 1 % výdajů, to znamená snížit výdaje v příštím roce o 13 mld. tak, aby schodek státního rozpočtu dosáhl částky 99 mld. Kč. Bude to pozitivní signál jak vůči veřejnosti, že opravdu tato Sněmovna přemýšlí o veřejných financích, bude to signál, a možná docela silnější signál, i pro finanční a jiné trhy.

A já jsem hluboce přesvědčen, že tento nižší deficit podpoří i klub politického hnutí ANO, protože všechna jejich vyjádření, která jsem stačil zaznamenat, hovořila o tom, že se ke státním penězům budeme chovat velmi vstřícně, s velkou pokorou. Znovu opakuji navrhujeme pouze zhruba jednoprocentní snížení výdajů.

Pardon, pak je tady ještě faktická poznámka pana Volného. Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, nejprve bych chtěl velmi krátkou replikou reagovat na kolegu Beznosku, který mluvil přede mnou. Říkal, že si dokáže představit naplnění příjmů státního rozpočtu, a velmi trefně to přirovnal, že to je, jako když má sportovec pět gólových příležitostí a pět z nich využije. Pane kolego, souhlasím s vámi, nicméně v loňském roce tento sportovec nevyužil ani jednu. Hned to doplním některými fakty. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vyjádřil postoj hnutí Úsvit ke státnímu rozpočtu. Naše státní kontrolní instituce říkají, že se u nás neefektivně hospodaří. Špičkoví odborníci říkají, že se zde neefektivně hospodaří. Veřejnost je přesvědčena o tom, že se tady krade. My politici jsme v průběhu kampaně slibovali zásadní nápravu a teď je ta správná chvíle položit si hlavní otázku: Je projednávaný rozpočet cestou k takové nápravě? Čemu pomůžeme tím, že posílíme trend deficitních rozpočtů, které jsou realizovány v prostředí naší notoricky známé nehospodárnosti? O této nehospodárnosti a to říkám velmi jemně zcela jasně hovoří zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a veřejná část zprávy BIS. A takovou nehospodárnost my v hnutí Úsvit nechceme podporovat. To je to, o čem jsem mluvil v souvislosti s kolegou, který zde hovořil přede mnou.

Dnes je před námi špatný návrh rozpočtu. Odpovědnost za tento rozpočet, budeli schválen, převezmou strany vznikající vládní koalice. Dnes máme možnost v prvním čtení rozpočet zabít a poslat republiku do rozpočtového provizoria, nebo se pokusit pozměňovacími návrhy ve druhém čtení udělat z možného maximum. Nejsme součástí vznikající vládní koalice, ale nechceme hrát opoziční divadlo na téma čím hůř, tím líp. Naši poslanci nebudou hlasovat v prvním čtení proti rozpočtu. Usnadníme jeho schválení a postup do druhého čtení. Ve druhém čtení se pokusíme konstruktivními návrhy provést změny v tomto, jak jsem již uvedl, rozpočtu přesných součtů nepřesných čísel.